Dobrý den, děkuji za slovo. V rámci jejích nových priorit je celá řada oblastí a věcí, se kterými já politicky nemůžu souhlasit, některé považuji přímo za věci, které jdou proti národním zájmům České republiky. Já jenom připomenu některé z nich.

Mluví o zavedení přeshraniční uhlíkové daně. To znamená, nová Evropská komise chce nové daně, chce další harmonizaci daní. Mluví o evropské spravedlivé minimální mzdě.

Europoslanci za Občanskou demokratickou stranu kvůli těmto věcem pro paní předsedkyni ani pro její komisi nemohli hlasovat, protože třeba právě ta zelená hysterie, která novou komisi provází, může podvázat konkurenceschopnost naší ekonomiky. Chci se vás, pane premiére, zeptat, proč vaši poslanci za hnutí ANO tyto priority podpořili.

Děkuji. Slovo má předseda vlády.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy a pánové, vážený pane poslanče, ano.

A pokud tam někdo hlasoval na něco, tak šlo o to, aby vznikla ta Komise.

A co my říkáme Evropě?

A zbytek světa? Zbytek světa navyšuje.

Absolutně nepřijatelné! My jsme odpovědní.

A my hlavně potřebujeme jádro.

A které státy mají zelenou? No, jenom Francie. Švédsko má jádro a vodu. A to je naše strategie.

My chceme ukončit spalování uhlí. A my máme jasný plán, jak investujeme.

My jsme seriózní. My dokonce přijímáme vlastní závazky.

My to budeme i prezentovat. Máme 40 tis. projektů na Nová zelená úspora. A to, o čem jste mluvil pro mě ano, emisní povolenky likvidují náš průmysl. Ještě bude doplňující otázka, předpokládám. Tak prosím, pane poslanče.

Proč se vaši poslanci přihlašují k tomu, co nová Komise chce. To znamená harmonizovat evropské daně, nové evropské daně. Vy prostě tady něco říkáte, v médiích se proti EU hrozně vymezujete, ale když přijde na praktické kroky, tak vaše nominantka v Evropské komisi, vaši europoslanci prostě hlasují pro věci, které jsou v rozporu s tím, co tady rétoricky říkáte. Tak já chci vysvětlit ten rozdíl mezi vaší rétorikou a praktickými politickými kroky vaší politické strany.